Prosím. Děkuju. Za tu dobu město Roztoky hospodařilo výborně.

Tato faktická vyvolala další přihlášky.

Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

Poprosím o oslovování mým prostřednictvím.

Co na to říct?

A to je za mě nekonzistentní postoj.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Já budu reagovat taktéž na pana poslance Jakoba, vaším prostřednictvím. Nevím, já tedy nevím, jak pan Jakob, ale já dostávám spoustu dopisů, včetně dopisu od ředitelky Svazu měst a obcí, ve kterých starostové říkají: Bojujte za nás, my ty peníze nutně potřebujeme, my máme problémy, ty peníze nám patří! Nevím, nedovolím si říci, že tito starostové hospodaří špatně, a proto ty peníze chtějí. Já si myslím, že tomu tak není, a že pan Jakob, prostřednictvím paní předsedající, v podstatě všechny tyto starosty, kteří se na nás obrací, jakýmsi způsobem minimálně uráží.

A já tady vidím, že bojuje za peníze starostů a nezávislých hnutí ANO, ale rozhodně ne hnutí Starostů a nezávislých, což tedy jsem opravdu překvapen! A nyní ještě faktická pana poslance Víta Vomáčky.

Děkuju.

Všichni k faktickým.

Děkuji.

Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Když tady vláda s tímto daňovým balíčkem přišla v prvním čtení, tak jsem ji tady na tomto místě chválil, že konečně přišla s něčím, co v podstatě přináší veskrze pozitivní změny, to znamená zvýšení limitů, ať už pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony, nebo zvýšení obratu na paušální daně na 2 miliony. Veskrze pozitivní věci, včetně těch úprav kolem kontrolního hlášení a tak dále.